Samozřejmě si pamatuji všechno, co zde říkalo mnoho předřečníků. Mohl bych s nimi polemizovat. Já se, vážené dámy a pánové, domnívám, že to je zbytečné, protože to můžeme řešit někde úplně jinde a ne tady před zraky celé naší veřejnosti, protože se domnívám, že dneska je lidem úplně jedno, jestli tento zákon platí, nebo neplatí. A teď se dostávám k tomu hlavnímu, co chci říci.

Nebylo tomu tak.

A to se jim dokonale podařilo.

Chci říci jednu věc.

Ale já mohu říci jednu věc. Pokud někdo nic nepodepsal, tak nemohl být na seznamech Státní bezpečnosti. Samozřejmě byl na mne veden spis.

Čili nehlasujme pro návrh KSČM. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se připravil pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, když jsem se před několika dny hlásil k tomuto diskusnímu vystoupení, tak jsem netušil, jakou těžkou úlohu jsem si připravil vystupovat po projevech paní poslankyně Semelové a pana poslance Grebeníčka.

Jsou to naše reálné vzpomínky. Byly tady represivní složky režimu, Sbor národní bezpečnosti, armáda, Státní bezpečnost se svými spolupracovníky, ale kromě toho tady také byla Komunistická strana Československa a její základní organizace, které byly na každém pracovišti. Pomocí těchto organizací ta strana vykonávala svoji vedoucí úlohu.

Proto doufám, že lustrační zákon zrušen nebude.

Děkuji, pane poslanče.